Děkuji panu poslanci Váňovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné.

Tedy vypršela by dnešním dnem. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy není tomu tak končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo. Budeme tedy hlasovat o návrh usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Roman Váňa. Jde o zkrácení lhůty o 19 dnů. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je proti? Je to hlasování 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.